Na základě vašeho doporučení jsem si našel na webu Ministerstva financí tuto předmětnou analýzu, za kterou vaše ministerstvo zaplatilo firmě 180 tisíc Kč bez daně z přidané hodnoty. Nechci zpochybňovat rozsah ani časovou náročnost tvorby této analýzy, nicméně jsem přesvědčen, že dvacet dnů práce na této analýze předpokládalo dřívější přípravu a informace. Analýza s názvem Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotnických služeb v systému veřejného zdravotního pojištění totiž vychází z poskytnuté hospitalizační péče za roky 2009 až 2013 všech subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči pro všechny zdravotní pojišťovny, vychází z úhrad za poskytnutou zdravotní péči v uvedeném rozsahu, srovnává úhradové a nákladové parametry v rozsahu dat předávaných do zdravotních pojišťoven a je podle zpracovatelů unikátní svým rozsahem a strukturou vstupních dat.

V rámci analýzy byly zmapovány finanční toky v rozsahu téměř 100 miliard Kč ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic. Vážený pane ministře, jak sám víte, analýza má čtyři základní části.

Podle zpracovatelské firmy databáze zpracovaných informací, která byla využita pro tuto analýzu, je využitelná zejména k optimalizaci systému veřejného zdravotního pojištění, ke zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro podporu kontrolní a regulační úlohy jak vašeho ministerstva, tak Ministerstva zdravotnictví, pro zvýšení ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče a pro snížení nadbytečných nákladů a pro podporu společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Vážený pane místopředsedo vlády, nehodlám zpochybňovat výhodnost či nevýhodnost uzavřené smlouvy či kompetence Ministerstva financí k provádění kontroly činnosti a hospodaření zdravotních pojišťoven. Naopak podporuji snahy vašeho ministerstva i pana ministra Svatopluka Němečka o zprůhlednění a zefektivnění financování českého zdravotnictví. Přesto se chci zeptat na několik věcí, které mi z vašich odpovědí na mé dotazy nejsou jasné. V odpovědi píšete, že firma stále odvádí pro ministerstvo práci, která je dle smlouvy rozložena na devět měsíců. Chci se zeptat, jaké konkrétní činnosti a služby tato společnost v současné době vykonává a bude v průběhu dalších měsíců vykonávat a zda za tuto činnost bude placena, popřípadě v jaké výši a na základě jaké smlouvy. V této souvislosti chci připomenout, že v závěru analýzy sama společnost uvádí, že proces definice a převzetí rozsáhlých datových zdrojů, jejich zpracování a vyhodnocení ve velice krátkém čase dává předpoklady k rozšíření projektu v reálném časovém horizontu o data dalších segmentů zdravotní péče. Je však nutné zdůraznit potřebu kultivace těchto dat a správné interpretace požadovaných výstupů. Z tohoto závěru tedy usuzuji, že se na analýze nákladů a úhrad zdravotního pojištění bude nadále pracovat. Druhý dotaz směřuje k tomu, zda byla tato analýza poskytnuta Ministerstvu zdravotnictví, které má ze zákona provádět kontrolu přímo řízených zdravotnických organizací, vytváří legislativu a úhradové vyhlášky pro zajištění zdravotní péče v naší zemi. Uvádíte, že vlastníkem dat je Ministerstvo financí, ale zároveň uvádíte, že informační systém upravuje společnost SW Lab, s.r.o. Chci se proto ubezpečit, že nemůže dojít ke zneužití těchto citlivých informací.

Jak je tedy zajištěna ochrana osobních údajů a údajů z registrů zdravotních pojišťoven? Vážený pane místopředsedo vlády, chci věřit, že vaše kroky v oblasti kontroly financování zdravotní péče nejsou vedeny osobními důvody a že jak vámi ustavená odborná pracovní skupiny, tak oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí pracují nezávisle a bez politického zadání. Nicméně musím v této souvislosti připomenout, že i v oblasti zdravotnictví jste ve střetu zájmů, protože dle zveřejněných informací váš investiční fond nakoupil přes svoji dceřinou společnost již 16 zdravotnických zařízeních a hodlá v těchto investicích pokračovat. Také vaše dlouhodobá kritika ministra zdravotnictví a jeho ministerstva, které jste se mimo jiné nevyhnul ani v odpovědi na moji pátou otázku, ukazuje, že máte osobní zájem proniknout do prostředí financování zdravotní péče v naší zemi. Závěrem mého vystoupení mi dovolte říct, že namísto osobních sporů mezi vámi a panem ministrem Němečkem by bylo daleko efektivnější postupovat v kontrole a v návrzích na zvýšení transparentnosti a k efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky koordinovaně a ve vzájemné spolupráci. Děkuji za pozornost, za vaše doplňující odpovědi, které mi můžete dle svého uvážení zaslat i písemně. Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy.

Máte slovo, pane vicepremiére. Děkuji, pane předsedo : Kolegyně a kolegové, včera jsme jednali 4,5 hodiny o rozpočtu. A včera jsem na koalici jednoznačně znovu řekl, že zdravotnictví je netransparentní.

A že další požadavky na pojištěnce jsou pro mě nepřijatelné.

A nejsem sám. Říká to i Brusel.

Možná nevíme, že na Homolce se kradlo ve stovkách milionů.